Z pověření vlády předložený návrh uvede místopředseda vlády a ministr financí Andrej Babiš. Prosím, pane ministře, máte slovo.

Vážený pane předsedající, vážené dámy, vážení pánové, dovolte mi, abych stručně uvedl tzv. sazbovou novelu zákona o spotřebních daních.

Jedním z požadavků je zajištění minimálního specifického zdanění cigaret odpovídajícího 90 eurům na tisíc kusů cigaret.

Důsledkem toho bude zvýšení spotřební daně u cigaret o cca tři koruny na krabičku po dvaceti kusech.

Tabák ke kouření byl dosud zdaněn ekvivalentně 80 % k minimálnímu zdanění cigaret.

Mírné a pravidelné zvyšování spotřební daně z tabákových výrobků je pro všechny dotčené subjekty přijatelnější než skokové navýšení.

Děkuji za pozornost. Děkuji panu ministrovi.

Pardon, pane poslanče, že vám nemohu přijít na jméno . Prosím, abyste se přihlásili všichni svými hlasovacími kartami. Zahajuji hlasování o změně zpravodaje na pana poslance Jana Volného. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Prosím, pane poslanče. Děkuji, pane předsedající. Vážení kolegové, pan ministr a předkladatel uvedl tento tisk dostatečně. Ano, jedná se o srovnání kroku s legislativou Evropské unie. Myslím si, že se Ministerstvu financí tentokrát opravdu podařilo v rámci dohadovacího řízení dojednat konsenzuální pohled všech zainteresovaných, tzn. státní správy, státních orgánů a všech zainteresovaných složek, ať to jsou dovozci nebo výrobci cigaret. A druhé velké pozitivum tohoto tisku je, že opravdu řeší tento pohled a kopírování směrnice Evropské unie na ty tři roky. To znamená, že předpokládám, že od tabáku v tomto volebním období budeme mít klid. Děkuji panu zpravodaji. Prosím, pane předsedo, máte slovo. Děkuji za slovo, pane předsedající.

Já osobně nemám žádné námitky proti věcnému obsahu tisku 512, je to transpozice evropské směrnice, našich závazků, navíc to pokládám za fiskálně správný krok.

Jen si dovolím připomenout, že jsme Poslanecká sněmovna, která má schvalovat vládě její návrhy, že jsme tady v červnu měli novelu zákona o spotřební dani týkající se tabáku. Teď máme v červenci novelu zákona o spotřební dani týkající se tabáku. Novela zákona o spotřební dani každý měsíc.

Je jeden jediný zákon o spotřební dani týkající se tabáku, paliv a olejů a lihu.

Což byl samozřejmě nesmyslný argument, protože máme jenom jeden zákon, který se týká všech komodit zatížených spotřební daní.

Proč tímto způsobem opovrhuje prací Poslanecké sněmovny! Proč trvá na tom, že dvě stejné věci týkající se tabáku a jednoho zákona musí samostatně procházet legislativním procesem a proč musí mít na to ministerstvo teď si půjčím, pane ministře, vaše včerejší slovo proč musíte mít na tom ministerstvu tak strašlivý bordel! Protože takovýhle bordel tam ještě nikdy nebyl!